Prosím, pane poslanče.

Poprosím znovu úklid místa.

Prosím pana premiéra.

Takže určitě nemám důvod nikoho kritizovat, spolupráce s panem hejtmanem je velice dobrá.

Ale pokud bylo něco konkrétního, tak samozřejmě můžeme to prověřit, ale já jsem byl na místě dvakrát a žádné nějaké stížnosti jsem nezaznamenal. Děkuji. Nyní bude interpelovat pan poslanec Jakub Michálek pana premiéra ve věci transparence výdajů na volební kampaň. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, transparence veřejných peněz je určitě velké téma, ostatně hnutí ANO s tím kandidovalo ve volbách a je jasné, že kdo má v pořádku peníze na volební kampaň, tak pak může dělat pořádek ve veřejných financích a nemusíme se bát toho, že jsou peníze daňových poplatníků rozkrádány.

Já jsem se podíval na transparentní účet, který má hnutí ANO pro účely volební kampaně do Poslanecké sněmovny, a tam jsem nenašel žádné výdaje, které by se týkaly tvorby tohoto dopisu.

Já jsem se tedy chtěl zeptat, jaké byly náklady na ten dopis suma sumárum, proč nejsou na tom transparentním účtu, kdo hradil odeslání toho dopisu, kdo byl zhotovitelem toho dopisu a jaká je případně splatnost částky za úhradu toho dopisu.